Děkuji. Děkuji a slovo má pan poslanec Koskuba.

Děkuji, pane předsedo.

Přesto bych vás chtěl požádat o zvážení zařazení nového a řekl bych mimořádného bodu, který by zněl Informace paní ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice. Pokud jsem, pane předsedo, postřehl, paní ministryně, kterou jsem neviděl, nebyla mezi omluvenými.

Já jsem včera ve zprávách stihl krátkou část vystoupení paní ministryně a čestně se vám přiznávám, já jsem tomu moc nerozuměl. Byla tam jak ona, tak jeden soudce. Já nehodlám paní ministryni v žádném případě grilovat, mně bude jako zákonodárci stačit krátká informace o tom, co se vlastně v naší zemi děje, protože přesto, že jsem zákonodárce, tak mi můj mozek nebere, že stát jedenáctkrát o něčem rozhodne a nemá to žádnou platnost. To je věc, která mně do hlavy a já se vám omlouvám za toto přirovnání prostě neleze.

Nehodlám si tu hrát na soudce, ale prostě v této zemi je něco špatně a já nevím, jestli jsou špatné zákony, nebo je přetížená justice, nebo je neschopná justice, anebo platí všechny tři možnosti. Ale omlouvám se, těch mrtvých přibývá.

To znamená, za tu dobu ve službě tomuto státu, jehož my jsme parlamentem, zahynula více než polovina Poslanecké sněmovny. Proto soudím, že alespoň tuto informaci paní ministryně by si ty pozůstalé děti i ostatní pozůstalí po mladé policistce zasloužili. Omlouvám se, že s tím přicházím, ale já bych vás moc prosil, abychom tuto krátkou informaci dostali. Pane poslanče, a kam si přejete tento bod zařadit, prosím?

Bohužel já zde paní ministryni nevidím, proto bych musel říci, jakmile se dostaví. Nicméně z mého pohledu by to bylo vhodné na začátek, protože pak bychom mohli pokračovat v řádném programu. Ano, já to samozřejmě nechám hlasovat jako první bod dnešního programu. Pan předseda Kalousek má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jakkoli chápu pana kolegu Koskubu, domnívám se, že ta žádost je už zbytečná.

Zeptám se, zda jsou ještě některé přihlášky. Není tomu tak. Ještě přečtu omluvu, za prvé pan vicepremiér Bělobrádek se omlouvá dnes mezi 15. a 16. hodinou a pan poslanec Fichtner se omlouvá dnes od páté hodiny odpolední do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů. Přistoupíme tedy postupně k hlasování o návrzích na změnu programu. Ještě přivolám kolegy z předsálí, pokud tam někteří jsou.